Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy jako navrhovatel? Nemá zájem vystoupit. Tedy otevírám rozpravu, do které se nikdo...

Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, vládo, kolegyně, kolegové, jsem rád, že jsme se dostali k finálnímu hlasování tohoto zákona.

Považujeme to za naplnění nebo splnění jistého dluhu vůči těm, kteří se nemohli zapojit do prvních dvou vln, protože ty řešily skutečně jenom dluhy vymáhané v rámci systému soudních exekucí. Ty naopak není možné zakomponovat do tohoto sociálního milostivého léta. Skutečně, netýká se to nikoho, kdo už si ten problém mohl vyřešit, a v tuto chvíli už to bude prostor pouze pro ty, kteří v případě tohoto zákona, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí já děkuju jak panu ministrovi, tak i řediteli České správy sociálního zabezpečení, panu řediteli Boháčkovi, který se velmi aktivně a iniciativně podílel i na přípravě tohoto zákona, na to, že jsme schopni tímto způsobem a v případě této normy se to týká jak fyzických osob, tak i osob podnikajících, protože právě ty mají možnost se zapojit do této mimořádné akce. Princip zůstává stejný, je to jednorázová záležitost.

To znamená, bude možné ten institut využít v případě, že dluh na sociálním pojištění bude České správě sociálního zabezpečení uhrazen do 30. listopadu.

Byly tady načteny ve druhém čtení některé pozměňovací návrhy. Asi se k nim nebudu vracet ke všem, protože na nich byla shoda, byly projednány v rámci podvýboru pro exekuce a insolvence, je na nich shoda napříč Poslaneckou sněmovnou a věřím, že budou také takto podpořeny.

Pravda, skutečnost je taková, že návrh, jak je napsán, nebyl předem konzultován se zástupci zdravotních pojišťoven, respektive Ministerstva zdravotnictví. Chci zdůraznit, a bude o tom hovořit i pan ministr zdravotnictví, že dluhy, které dnes jsou zdravotními pojišťovnami vymáhány nikoliv přes soudní exekutory, ale samostatně, že i pro tuto situaci bude vytvořen podobný nástroj, který teď schvalujeme pro sociální pojištění, respektive v následujícím tisku pro daňové nedoplatky, to je věc potom Ministerstva financí, nicméně v tuto chvíli tak, abychom neohrozili i naplňování Fondu prevence, protože v tom pozměňovacím návrhu jsou uvedeny i právnické osoby, jsme se dohodli na řešení, že tuto část pozměňovacího návrhu z hlasování vyjmeme a Ministerstvo zdravotnictví připraví legislativní text, návrh toho zákona, samostatně. Bude to snad poslední věc, která by nebyla pokryta tou sérií opatření, kdy se snažíme dostat lidi z šedé zóny do standardních socioekonomických vztahů tak, aby stát také z toho něco měl, to znamená, aby lidé byli řádně zaměstnáni, platili odvody sociální, zdravotní, aby platili standardně daně, současně pro ně tím benefitem bylo fungování v běžných normálních vztazích a zároveň i věřitelé se domohli potom svých požadavků.